O to víc je třeba, abychom i my byli jednotní, zodpovědní a například ve vlastním zájmu získávání pomalitických bodů nepomáhali právě ruské agresi.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu předkladateli.

Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru poslanec Ivan Adamec, informoval nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Dále prosím kolegyně a kolegy v levé části sálu o ztišení. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji.

Takže díky moc, protože to jednání nebylo úplně standardní.

To je prostě tak složitá materie, že to jinak nešlo. Na obranu ale musím říct, že ono se to všechno vyvíjelo a ten úsporný tarif není úplně jednoduchá záležitost, protože pokud bychom zvolili třeba jinou formu, jednodušší, tak asi by tam tolik problémů nebylo.

Je potřeba říci, že máme různá krizová řízení na různé záležitosti, jako jsou katastrofy, povodně, v případě nějaké průmyslové havárie, ale nemáme prostě do této chvíle žádný legislativní nástroj, když přijde nedostatek topného média.

Prostě tak to je, takhle se to musí udělat s tím, že může být alternativa, když náhodou se podaří notifikační proces pro teplárny, tak ta situace se bude řešit zase trošku jinak.